Děkuji panu poslanci.

Pan předseda Sklenák. Já bych jenom chtěl v obecné rozpravě, tak jako u předcházejícího bodu, navrhnout, abychom zkrátili lhůtu na jednání ve třetím čtení na sedm dnů od rozdání pozměňovacích návrhů. Pane zpravodaji, chcete reagovat? Prosím, pane předsedo. Protože jak už tady bylo řečeno, ten návrh, nebo lépe řečeno ten výsledný materiál, který máme na stole, je, řekl bych, výsledkem cíle práce pracovní skupiny, která se scházela pravidelně na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Děkuji panu zpravodaji. Pokud se nikdo další nehlásí do obecné rozpravy, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.

Děkuji panu poslanci. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Prosím, pane předsedo.